Zde jsme tedy ukončili rozpravu a nyní se přesuneme k závěrečným slovům.

Ano, budu stručná. Já jsem skutečně přesvědčená o tom, že v okamžiku, kdy ten dluh vůči vlastnímu dítěti nebo rodině, který je, a jak to tady také zaznělo, jak je mnohdy v rodinách vnímáno a používáno jako diskuse, nechci říci boj mezi těmi bývalými partnery, že v okamžiku, kdy to bude dluhem vůči státu, tak to bude vypadat jinak. Bude to stejně, jako když dlužíte na sociálním, zdravotním pojištění a tak dále. Jenom budu skutečně krátká. Návrh na zálohované výživné je veden snahou okamžitě pomoci především dětem, nenechat je trpět, nenechat je strádat.

Ale jak jsem říkala, jsme připraveni se o tom bavit. A já vám za tu dnešní debatu tady moc děkuji a těším se doufám, že projde i náš návrh do jednání výboru těším se na to jednání ve výboru a myslím si, že se můžeme propracovat ke skutečně důležité věci, která pomůže především dětem. Já vás prosím o propuštění i tohoto návrhu zákona k jednání ve výboru. Já také děkuji. Děkuji, pane předsedající. Velmi krátce. Já jsem tady navrhovala u tohoto návrhu prodloužení doby na jednání ve výborech o 20 dnů, tak aby se na to nezapomnělo. Parametry obou zákonů jsou rozdílné, rozdílně nastaveny, rozdílné principy, rozdílné podmínky. Ale diskuse bude potřeba i tady ve Sněmovně i mimo Sněmovnu. Věřím tomu, že i když třeba náhodou ty zákony nedojdou až do třetího čtení, že se udělá spousta věcí dobrých před tím, o čem jsme se tady bavili.